Takových nejasností a problémů je v dané novele ještě několik. A protože jsem slíbil, že není mým cílem obstruovat projednávání tohoto zákona a být nepřiměřeně dlouhý, a protože očekávám, že i odpovědi na mé otázky zaberou nějaký čas, tak se blížím ke svému závěru nebo k závěru svého projevu. Nicméně, jak už jsem na úvod řekl, § 9a je v tuto chvíli naprosto nepřijatelný, pokud nebude objasněno to, co jsem se ptal, tedy zda je tu povinnost studovat do tří let příslušné vzdělání, a ten § 9a je v tuto chvíli pro poslanecký klub, ale i především pro mě důvodem, že máme v tuto chvíli velký problém podpořit novelu zákona jako celek, byť cítíme, že v novele je celá řada pozitivních věcí, ale ten § 9a je zásadní. Děkuji.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

V žádném případě jsem ve svém slově nezpochybňoval roli ředitelů. Nemám problém ani s tím, že se jim přidává tato zodpovědnost.

Protože já znám spoustu mladých lidí, kteří se učí řídit na silnicích páté třídy nebo někde na parkovištích, učí je to jejich rodiče a mnohdy umí řídit lépe než oni. A v podstatě se ptám, proč tedy vlastně potřebujeme autoškoly, proč potřebujeme, aby se vzdělávali například trenéři, protože přece trénovat umí každý, a dokonce reprezentační družstvo může vést kdokoliv, kdo v hospodě umí sestavit dobrý tým, a podobně. Prostě je tu dána určitá povinnost, určitá kvalifikace. A znovu zdůrazňuji regulaci učitelského povolání. A na základě toho se domnívám, že bychom neměli snižovat tyto kvalifikační předpoklady. Ale to jenom na okraj. Prosím.

Myslím si, že celá vládní politika, která posledních pět let probíhá, měla za cíl přesně tohle změnit.

Vtipné to není.

Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem proti novele zákona o pedagogických pracovnících a stejně jako někteří moji předřečníci k tomu dodám, že je mi to i trochu líto, poněvadž je v ní řada zajímavých a prospěšných pozměňovacích návrhů. Některé jsem se tam snažil přidat také svou aktivitou. Bohužel k naprosté většině z nich na školském výboru pan ministr zaujal negativní stanovisko. Tyto pozměňovací návrhy, ať už jsou to příplatky pro třídní učitele, nebo školní psycholog, speciální pedagog a další, podpořím stejně jako návrh pana zpravodaje kolegy Bartoně ohledně garance 130 % platu učitelů vůči průměrné mzdě.

To podstatné přitom, kvůli čemu novela je tady předložena, ve skutečnosti ten návrh neřeší.

Tomu fandím.